A nyní přistoupíme k dalším přihlášeným tak, jak jsou na tabuli. Jako první je přihlášena paní poslankyně Jana Pastuchová, dále se připraví pan poslanec Karel Rais.

Je to opravdu ostuda, protože se jedná o mnoha a mnoha občanech naší republiky. Takže vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, paní předsedkyně Sněmovny, vaším prostřednictvím, nám na sociálních sítích vytýká, že jen blábolíme a nepřicházíme s vlastními návrhy, tak já bych to ráda uvedla na pravou míru, a nebudu to dělat na sociálních sítích. Co po nás vlastně vy jako koalice chcete? Vy jste předložili nějaké dílčí návrhy úpravy důchodového systému, my s nimi až na nějaké střípky nesouhlasíme. Nechceme změny dílčího důchodového systému, ono se tomu, jak vy tomu říkáte, reforma, ona to vlastně reforma vůbec není, protože ty vaše dílčí změny výrazně škodí jedné skupině obyvatel naší republiky, tedy našim seniorům. Řekli jsme vám spoustu důvodů, proč je to podle nás špatně, ale hlupák není ten, kdo proti něčemu argumentuje, ale ten, kdo argumentům nenaslouchá. Potřebu důchodové reformy jsme nikdy nezpochybňovali, nikdo z nás, dokonce bychom na ní s vámi opravdu rádi spolupracovali. Chybí vám jakákoliv pokora a jdete si tvrdě za svým, což za chvíli uvidíme, nebo možná zítra ráno nebo za týden, já nevím, až zase přijdete všichni do svých lavic, abyste nás svojí stoosmičkou přehlasovali. Důchodovou reformu jste tedy nepředložili, jen upravujete stávající systém, a děláte to špatně. Důchodová reforma není jen, kde ušetřit a komu sebrat. Důchodová reforma má být především o motivaci. Máte jim udělat takové podmínky, aby si na penzi mohli lépe šetřit, a aby byli tedy méně závislí na penězích od státu. Kdybychom se bavili o důchodové reformě, řešíme tu druhý a třetí pilíř.

Vaše změny se z velké části dotýkají současných důchodců, například vaší připravovanou nebo navrhovanou změnou valorizací. Kde tedy něco podobného důchodové reformě vidíme ve vašich návrzích? Z řady průzkumů vyplývá, z čeho lidé mají největší obavy. Je celkem zřejmé a jasné, že hodně záleží i na věku dotazované skupiny, a není to jen o tom, že řada mladých lidí ještě finance, které budou mít v důchodu, neřeší, protože je to pro ně příliš vzdálené téma, ale někteří to řeší. Dokonce počítají s tím, že si na důchod musí začít ukládat peníze co nejdříve. A to je to hlavní, co vám vlastně vytýkám. Od určitého věku výš se už totiž lidé na vaše změny připravovat nestihnou, i kdyby na tisíckrát chtěli a měli tu možnost. Vaše změny navíc přicházejí v době, kdy si lidé víc peněz na důchod už ukládat prostě nemohou, protože jim bohužel už nic nezbývá. A to není proto, že by nějak moc utráceli. Je to tím, že se neúměrně zvýšily ceny. A to málo, které si někdy ušetří, většinou padne na nenadálé výdaje. Známe je každý může se rozbít pračka, může se rozbít lednička nebo něco podobného. Takže do důchodu půjdou s tím, co mají, protože se jim nepodaří už vytvořit jakýkoliv finanční polštář, pokud ho už teď nemají. Nemají šanci se připravit.

Další věc, která mi vadí, je vaše tempo, v podstatě všechny věci, které se týkají důchodů a důchodců. Proč? Nejenže nenasloucháte opozici, ale vy neposkytujete potřebný prostor ani odborné veřejnosti.

Vy si stěžujete na to, že vás nebaví nás poslouchat? Nás taky nebaví tu stále dokola opakovat ty stejné výtky a co se nelíbí nám. Jen pohrdání, arogance, které předvádíte například ústy vaší předsedkyně Sněmovny, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně.

Jen tady je to trochu možná víc vidět, to vaše nálepkování. Takže já teď ještě jednou zopakuji dvě svoje největší výhrady k vašemu návrhu změn v tomto důchodovém balíčku. To první jsou vaše změny podmínek odchodu do předčasného důchodu, tou druhou je úprava mimořádných valorizací. Naprosto respektuji, že odejít do předčasného důchodu by se nemělo lidem vyplácet, že by lidé měli být motivováni pracovat co nejdéle. Ovšem ta motivační složka mi ve vašich návrzích nějak chybí. Místo například nižšího zdanění pro pracující důchodce, motivace zaměstnavatelů, aby se jim vyplatilo udržet pracovní místa pro lidi v důchodovém věku, například formou zkrácených úvazků, to nenavrhujete. Lidi, kteří by chtěli jít do předčasného důchodu, naopak dvakrát trestáte. Jednou tím, že budou mít nižší důchod, a podruhé tím, že se jim až do dosažení důchodového věku nebude valorizovat procentní výměra důchodů. Proč tato dvojitá penalizace? Nikdo nebyl schopen nám to vysvětlit. Tak to zkouším ještě jednou a budu ráda, když mi pan ministr Jurečka na tuto otázku odpoví. Stejně tak je pro mě nepochopitelné zvýšení potřebné doby důchodového pojištění pro přiznání předčasného starobního důchodu z 35 na 40 let. Nepovažuji to za správné a paradoxně to nejvíc zasáhne tu generaci, která vás teď hájí. Úprava valorizace penzí je prostě krokem zpět před rok 2018.

Je to zase jenom o tom, že berete těm, kdo jsou nejohroženější, jen proto, že nezvládáte inflaci. A tím se dostáváme na začátek toho kolečka. Kdybyste s tou inflací něco dělali, dnes tady nemusíme bránit naše seniory před takovým paskvilním návrhem, který jste předložili, a vy budete mít čas nebo budete mít možnost přijít se skutečnou důchodovou reformou, kterou budeme moct brát vážně, budeme k ní mít konkrétní návrhy a připomínky, protože přijít s návrhem důchodové reformy, ne jen dílčích změn parametrů, to je teď vaše práce.